Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je pan poslanec Adamec.

Také ne. Také ne. Také ne. Pan poslanec Výborný? Také ne. Pan poslanec Haas?

My tady projednáváme nekonfliktní zákon o sdružování v politických stranách, který má naši podporu, my bychom s ním neměli žádný zásadní problém.

To nakonec tady vidíme roky. Nechceme v podstatě, aby takovéto věci na sílu procházely, protože bychom se stejně obrátili na Ústavní soud.

Děkuji.